A poslední volba, Kontrolní rada Technologické agentury. Vydáno i odevzdáno 162 lístků.

Tato volba tedy postupuje do druhého kola. Nyní vyhlašuji nové lhůty na dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny, a to následovně. Za prvé na žádost poslaneckých klubů měním, resp. prodlužuji lhůtu pro podání návrhů poslaneckých klubů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do úterý 16. dubna do 12 hodin. Je to napočítáno tak, aby ta volba mohla potom proběhnout ve středu 17. dubna. A dále nové lhůty dvě místa v Dozorčí radě Vinařského fondu, protože se tam bude uvolňovat další pozice a volba byla neúspěšná. Takže dvě místa do Dozorčí rady Vinařského fondu. Dále dvě místa do Ústavu pro studium totalitních režimů a konečně nově jedno místo do Rady České tiskové kanceláře, které se bude uvolňovat v květnu, a rádi bychom tu volbu zahájili s předstihem. Tyto tři nové volby mají lhůtu stejnou úterý 16. dubna do 12 hodin. Děkuji za pozornost.